Já nebudu tady mluvit o náročnosti práce, protože už jsme dneska tady slyšeli, že když se zvedne nekvalifikovaná práce, tak se musí zvednout i kvalifikovaná práce. Prosím vás, tohle je nesprávný výklad pojmu a vlastně té práce v té přímé péči. Musí se dále vzdělávat. Takže jejich práce není přece nekvalifikovaná. To je kvalifikovaná práce v přímé péči o seniory a zdravotně postižené osoby.

Ale tito pracovníci procházejí odborným vzděláváním a dalším vzděláváním.

Já jsem velmi ráda, že se znovu toto téma zvedlo.

Jenom ještě prostřednictvím pana předsedajícího na pana předsedu Kučeru.

Zákon o sociálních službách jasně stanoví, že se na krajích dělají střednědobé plány v poskytování sociálních služeb, to znamená, že poskytovatelé, kteří jsou v této síti, mají nárok na vyrovnávací platbu neboli dotaci, kterou jsme znali v minulosti.

Pokud klient přijde, nebo uživatel služby, do pobytové služby, ze zákona tento příspěvek na péči přináleží pobytovému zařízení.

My, jak tady všichni sedíme, budeme možná jednou rádi, když budeme mít příspěvek na péči tak vysoký, abychom si mohli zaplatit asistenční a pečovatelské služby v terénu. Na tom usnesení trvám.

Já vám za všechny pracovníky v sociálních službách děkuji.

Já vám děkuji za pozornost. Děkuji paní poslankyni Hnykové. Děkuji, pane místopředsedo. Vážený ministře, vážené poslankyně, vážení poslanci, ono se těžko hovoří po přednostních vystoupeních a po technických připomínkách.

Já se přiznám, že diskutuji tyto problémy velmi často, a musím se také přiznat, že se nedivím Odborovému svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky, který vyzývá vládu, aby neprodleně učinila všechny kroky nezbytné ke zvýšení platů, mezd a mezd zaměstnanců v sociálních službách. Zároveň odborový svaz připomíná, že nízké mzdy vedou k nedostatku pracovníků, to už tady bylo řečeno, a přitom přesunout klienty není kam, péči o ně nelze odložit. A chybějící ruce personálu nelze ničím nahradit, to tady víme všichni, proto jsme se taky sešli k tomuto bodu. Za prvé zrušení nejnižších dvou tarifních tabulek, na němž již několik měsíců panuje politická shoda, a zároveň přeřazení pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků do stupnice platových tarifů ke zdravotnickým pracovníkům. Upozorňuje přitom na skutečnost, že tímto přeřazením pouze dojde k nápravě historických chyb, kdy původně zdravotničtí pracovníci byli v zařízeních sociálních služeb přeřazeni na pracovníky v přímé péči, čímž došlo ke snížení jejich platového ohodnocení o 17 %. Za druhé. Odborový svaz požaduje přiznání připravovaného příplatku za směnnost, který má být v nemocnicích poskytován nelékařským zdravotním pracovníkům pracujícím ve směnném režimu a také zaměstnancům pracujícím ve směnném provozu v sociálních službách. Já tyto oprávněné požadavky podporuji. Vážené kolegyně, vážení kolegové, ale abychom byli objektivní, už to tady padlo, dostali jsme na lavici informaci zřejmě od paní ministryně práce a sociálních věcí, ta nám předložila informace, které souvisí s projednávanou tematikou. Já to velmi stručně shrnu, nechci to tady citovat.

K tomu je nezbytné, aby vláda, potažmo ministr financí zajistil scházející finanční prostředky.

Z toho je patrné, že problematiku navýšení platů v sociálních službách musí řešit celá vláda, zejména Ministerstvo financí. Závěrem pouze pro doplnění informací a s ohledem na kritiku ze strany pravicové opozice sděluji následující.

Takže to jsou základní informace, které jsou v přiloženém materiálu. Já, jak říkal navrhovatel, určitě podpořím přijetí usnesení a děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Seďovi. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vystupuji k tomuto bodu a podobným bodům již poněkolikáté, takže budu poměrně rychlejší.